Určitě hledáme cesty, jak to systémově řešit, protože tam podle mého názoru je ještě druhý moment, a to dáme do nové čtyřistašestnáctky, do vládního návrhu, abychom jim dali možnost zaprvé vykupovat větší část toho pozemku, protože většinou kupujeme nějakou nudli a jemu se nelíbí, že mu nedáme kompenzaci za celé, což má pravdu. Ale v zákoně to nejde. A pak druhá věc, abychom mohli i velkoryseji odškodňovat ty lidi.

Ale jsou svázáni zákonem a jsou svázáni tím, že když to poruší, tak na ně přijde NKÚ a řekne, že tady neoprávněně vyplatili prostředky státu.

Prosím, pane poslanče. Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní nepřítomná ministryně financí Schillerová, můj dotaz se váže k tomu, co jsme všichni v mediálním prostoru minulý týden zaregistrovali, to znamená usnesení Evropského parlamentu ve vztahu k Evropské komisi v případu možného střetu zájmů premiéra ČR pana Andreje Babiše.

Jak všichni víme, předfinancování evropských projektů probíhá z českých zdrojů, tedy z národního rozpočtu.

Jak vysoké tyto finanční prostředky z našeho státního rozpočtu doposud byly. Potom se zároveň táži, o kolik konkrétních dotačních projektů se v danou chvíli jednalo.

Ten dotaz je celkem jednoduchý. My víme, že holding Agrofert je kumulátorem velkého množství dotačních prostředků, a my se ptáme, zda tyto finanční prostředky byly Agrofertu vyplaceny z českého národního rozpočtu, tedy z peněz českých daňových poplatníků. A zároveň se táži, zda nás můžete svou odpovědí ujistit, že skutečně nebudou projekty Agrofertu placeny z českých financí. Děkuji. Jelikož paní ministryně není přítomna, bude na interpelaci odpovězeno písemně.

Děkuji za slovo.

Práce na posouvání betonových svodidel znamenají, že doprava je stahována do jednoho jízdního pruhu a opět kolabuje.

Jak velké penále bude stát po firmě vymáhat? Za druhé: Vzhledem k tomu, že je nyní nutno okamžitě vypsat novou smlouvu tak, aby na jaře na úseku mohla začít pracovat další firma, jaké je očekávané zpoždění stavby a reálný cíl dokončení prací? Podle mých odhadů to vychází asi na druhou polovinu roku 2020. Jak bylo řešeno neplnění dílčích termínů? Na základě čeho povolilo ŘSD odklad ukončení prací? Děkuji vám za odpovědi. Poprosím pana ministra o odpověď.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já to zkusím, jestli jsem si to všechno zapamatoval, odpovědět od začátku do konce.

Takže to zúžení bylo v podstatě zcela zásadní nutností toho, aby se ta svodidla posunula.

Takže máte pravdu, že tam kolony byly. Ale ten průjezd tam byl docela dobře zabezpečený. Nicméně chtěl bych oznámit všem, že práce skončily. Svodidla jsou posunuta, jezdí se ve dvou plnohodnotných pruzích a dělá se tam údržba, tak jak se má. Takže v tomto okamžiku, nebo už dobré dvě tři hodiny ty práce jedou.

Takže tolik k tomu. Samozřejmě v takové smlouvě jsou dány milníky a jsou dána penále. Já bych jenom chtěl říct jednu věc. Samozřejmě, že od začátku na této stavbě byly veškeré kontrolní mechanismy, byly kontrolní dny. My jsme s tou firmou pravidelně, nebo Ředitelství silnic a dálnic s tou firmou pravidelně jednalo a upozorňovalo je, že mají nasazený poměrně nízký počet pracovníků i techniky a že to znamená, že získávají prodlení.

Za prvé upozornění na nedodržení milníků je jedna věc.

Je to prostě ponaučení, že tady v této soutěži, která proběhla zcela standardně, dokonce bych řekl i z hlediska těch debat tady my jsme byli tlačeni k tomu, abychom nedávali zakázky jenom stavebním firmám českým a osvědčeným, ale abychom dávali v otevřeném výběrovém řízení ty šance i ostatním.

Ještě se vrátím. Když toho třicátého nesplnili termín, tak jsme jim podle smlouvy museli dát ještě náhradní. To bylo toho 16. prosince.

Tím, že jsme ho prodloužili, tak jsme opravdu doufali, že ten sníh nebude. Ale my jsme jinou šanci neměli. Poté co tento termín vypršel, jsme měli možnost od té smlouvy odstoupit. To jsme udělali.

Takže co se týče těch prvních věcí. Geosan, nebo celé konsorcium nám dalo bankovní garanci. A budeme vymáhat všechna penále. Já se ale obávám, že to bude nějaký proces soudního sporu , protože oni si to nenechají a budou se bránit. Děkuji. Je zájem o doplňující otázku. Ano. Já vám děkuji za podrobnou odpověď. Přidám ještě jednu otázku, která vlastně chodí hodně od občanů, a to je vlastně na důvod.